4.

Stanovisko vlády nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1010/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Jiří Běhounek.